Nemohl.

Je to zhruba 21 miliard korun navíc a to to jsou ty, to je ta prvořadá vládní priorita.

Jsou to tisíce a tisíce nových státních úředníků, u nichž nemáme nejmenší tušení, co tam vlastně budou dělat.

Všichni víme, že od 1. ledna žádná elektronická evidence tržeb nebude. Všichni víme, že nebude ani 1. listopadu, ale Sněmovna je připravena schválit ministrovi financí více než 200 milionů na 400 úředníků, kteří se budou zabývat elektronickou evidencí tržeb.

Já bych prosil, kdybyste mi od příštího roku od 1. ledna dával 200 milionů korun na personální náklady na novou linku, kterou tam ale mít nebudu. Já si umím představit tu reakci. Byla by zcela jistě správná.

Poslanecká sněmovna ministrovi financí tyhle peníze schválí.

Ale ta komičnost situace, že vy mu schválíte od 1. ledna peníze na něco, co objektivně nebude, činí celý proces schvalování rozpočtu naprosto nevěrohodným a nepravdivým.

On ten rozpočet je nepravdivý nejenom v argumentaci jeho předkladatelů o prioritách. Priority jsou jinde. Není to hospodářský růst, nejsou to investice do infrastruktury. Vašimi prioritami jsou mzdové náklady na státní zaměstnance, sociální dávky mandatorní povahy a dotace do agropotravinářského komplexu. Podívejte se na ta čísla. To jsou nejrychleji rostoucí položky.

Odhadované jsou na základě čeho?

Ale vždycky, a stoprocentně vždycky, to bylo tehdy, když si vládní koalice byla vědoma toho, že ty zákony, byť budou schváleny až po státním rozpočtu, a v tu chvíli tedy ten rozpočet jakoby ještě neměl právo s nimi počítat, tak byly účinné od 1. 1. Tento rok je prvním rokem kdy na tohle vláda kašle.

Nebudou. Vy to dneska už víte. Ministr financí to také ví. A věděl to.

A vy vědomě budete hlasovat pro nepravdivý rozpočet a nepravdivé údaje, byť se jedná o zákon. To se tady ještě nikdy nestalo. Demokrat prostě ctí pravidla, ctí zákony, byť v tu chvíli jsou nepohodlné, byť třeba se zdají i nelogické, pokud je potřeba je změnit, tak je změní a do té doby, dokud nejsou změněny, tak je ctí.

To je možná nejzávažnější důvod, na který tady upozorňuji. Jeden rok velmi špatný rozpočet je špatná věc, ale pohrdání pravidly a pohrdání zákonem je něco, co by si žádná vláda nikdy neměla dovolit. A tohle bohužel není váš první případ.

Teď zase ignorujete rozpočtovou legislativu a rozpočtujete na ni, i když neplatí a vy víte, že nebude účinná k 1. 1. 2016.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo.